Takže teď tady opravdu vyvstává otázka, zdali pokud je správně manažersky řízena lékařská posudková služba a posudkové komise, jestli opravdu máme nedostatek lékařů, anebo jestli je správně nesprávně nastaveno řízení celého tohoto systému. To samozřejmě budeme řešit příští týden na sociálním výboru, protože taková je teď současná situace v lékařské posudkové službě. Nemají co dělat lékaři, protože všechno stíhali, byli dobře motivováni a odborní asistenti nemají stanoveny normy, protože vlastně nemohou brát práci lékařům posudkové služby. Takže trochu začarovaný kruh. Děkuji. Je ještě zájem vystoupit v obecné rozpravě? Obecnou rozpravu končím. Paní ministryně, pane zpravodaji, máte zájem o závěrečné slovo? Zahajuji, otevírám podrobnou rozpravu. V podrobné rozpravě je jako první přihlášena paní poslankyně Maxová. Prosím, paní poslankyně. Děkuji.

Děkuji. Dále v podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Sklenák. Máte slovo. Děkuji za slovo.

Ten můj pozměňovací návrh řeší oblast nemocenského pojištění, a tedy věcně souvisí s agendou sociálního zabezpečení, byť samozřejmě připouštím, že obsahem se úplně nedotýká té původní předlohy. Současně využiji toho, že mám slovo, a dovoluji si navrhnout zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní. Ano, děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova ze strany pana zpravodaje nebo paní ministryně? Není zájem o závěrečné slovo. Zazněl zde v podrobné rozpravě jeden návrh, se kterým se nyní vypořádáme hlasováním.

Vidím zde návrh na odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil, prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

Nyní jsme... nejsme připraveni na hlasování. Jsme připraveni.

Hlasujeme o zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Lhůtu pro třetí čtení jsme zkrátili na sedm dní. Děkuji paní ministryni. Děkuji panu zpravodaji a končím druhé čtení tohoto návrhu.